To byl záměr tvůrce tohoto volebního zákona.

Takže pokud to nefunguje, jsou nedohody, tak prostě politická situace se změní, může se odvolávat, koalice se mění.

Já znovu opakuji, já se nebráním diskusi o tom, jak má vypadat volební systém. Bránil bych se přímé volbě.

Ve druhém už to tak být nemusí.

Těch věcí je celá řada jiných.

Ale jak to budeme dělat, o tom tam není ani slovo.

Tady je proklamace chceme přímou volbu starostů, hejtmana, primátora. Udělejme to prostě, ať to stojí co to stojí.

A dodal bych: Jenom pro politické proklamace.